Asi nic, ale pravděpodobně to není předmětem tohoto sporu. Předmětem sporu tedy je, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednala tady na plénu návrhy, které se týkají tohoto majetku, aby dál nedocházelo k tomu, že svévolně bude vlastně napadán i ten návrh, to znamená rozdělení mezi ten majetek, který je ve finanční náhradě, a ten, který byl vydán ve fyzické podobě, to znamená lesy, rybníky, pole apod. V tomto ohledu tedy jsem přesvědčen, že ministr zemědělství zneužil svou funkci a úmyslně vypověděl smlouvu o právním zastoupení jinému státnímu úřadu, který tato Poslanecká sněmovna pro právní zastupování státu zřídila. To bude předmětem i dalšího jednání, protože v tomto ohledu mně jde při projednávání programu schůze jenom o to, aby tyto návrhy, které tady leží déle než dva roky, byly projednány a aby bylo zabráněno tomu, a to zákonem, aby nějaký takový další majetek byl vydáván. Věřím, že tento přístup vás přesvědčí o tom, že je konečně po dvou letech potřeba projednat návrhy, které se tohoto nešťastného zákona týkají. Děkuji vám. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám pozitivní vystoupení.

Prostě byl stažen.

Děkuji, pane předsedo.

Děkuji, pane předsedo. Žádám ministra kultury, aby nelhal poslancům Poslanecké sněmovny ani občanům České republiky!

Ten klášter byl skutečně ve velmi dobrém stavu. V jakém je teď, to nechť zkoumají jiné orgány než orgány státu, protože to Federální shromáždění výčtovým zákonem předalo. Žádám, aby té demagogie pan ministr kultury už nechal!

Kolegyně, kolegové, já zase žádám pana předsedu komunistické strany, aby se svými lživými argumenty přestal on. Ten klášter byl v době druhé světové války uzavřen německými nacisty právě proto, že tam bylo centrum protinacistického odboje. Adolf Hitler chtěl z tohoto kláštera udělat dokonce galerii nakradených obrazů! Proto nacisté tento klášter uzavřeli. A komunisté ho uzavřeli znovu! Takže je to opravdu velice kuriózní a je třeba, aby k těmto nepravdivým argumentům tady zazněly také argumenty pravdivé. A já stejně jako pan předseda pocházíme z jižních Čech, takže tyto lokality dobře známe. Prosím a žádám, aby tady tyto lživé argumenty přestaly zaznívat! Pan předseda Kováčik. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, já bych požádal o klid. O uklidnění situace v tom, že každý poslanec a každá poslankyně má právo navrhnout změnu programu. Pan předseda KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip zde navrhl předřazení bodů, které již řadu měsíců a možná řadu let zaměstnávají Poslaneckou sněmovnu, pravda, někoho příjemně, někoho méně příjemně, někoho přínosně, někoho méně přínosně, někdo by to rád viděl projednané, někdo by to nejradši neviděl vůbec, a o tom je spor.

Všechno ostatní je jenom nános, který možná má právě za úkol projednání odsunout nebo znemožnit. Tak já čtu reakci pana ministra Hermana. Děkuji za pozornost.